Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, primárním důvodem předložení tohoto návrhu je nezbytnost promítnout do našeho právního řádu evropskou směrnici o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Tato směrnice zavádí jednotný právní rámec kolektivní správy práv s cílem zajistit vysoký standard jejího výkonu zejména z hlediska transparentnosti a finančního řízení kolektivních správců a právní jistoty všech dotčených subjektů, zvláště nositelů práv a uživatelů předmětů ochrany.

Transpozice směrnice si vyžádala značný zásah do dosavadní struktury autorského zákona. Tato nutnost byla využita k celkové revizi, zpřehlednění a zpřesnění úpravy kolektivní správy včetně přizpůsobení koncepci a terminologii nového občanského zákoníku. Kromě transpozice novela obsahuje několik významných změn reflektujících problémy z praxe. Příkladem je nová celistvá úprava tvorby sazebníků odměn nebo nově zaváděná možnost licencování užití děl na trhu nedostupných a děl osiřelých prostřednictvím kolektivní správy, sledující usnadnění přístupu ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství v digitálním prostředí. V této souvislosti novela podstatně rozšiřuje možnost využívat institut takzvané rozšířené kolektivní správy. Za zmínku stojí také s ohledem na senátní návrh novely zařazený k projednání na této schůzi značné zjednodušení ohlašování živých hudebních produkcí. Děkuji za vaši pozornost a podporu. Já děkuji panu ministrovi.

V prvním čtení je o změně zpravodaje nutno hlasovat. Proto si vás dovoluji požádat o změnu zpravodaje z pana poslance Zlatušky na pana poslance Romana Procházku. Já zahajuji hlasování o této změně. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kromě toho novela autorského zákona upravuje některé další otázky vycházející především z praxe a přizpůsobuje svou terminologii aktuálním právním předpisům České republiky. Cílem směrnice o kolektivní správě je usnadnění poskytování licencí pro užití hudebních děl na internetu a podobných platformách pro území více států. Za účelem implementace směrnice o kolektivní správě je v novele autorského zákona navrženo zcela nové znění hlavy IV. Implementací směrnice o kolektivní správě tedy nedojde ke změně systému kolektivní správy jako takového, nadále bude uplatněn takzvaný zákonný monopol v kolektivní správě a oprávnění k výkonu kolektivní správy bude i nadále udělovat pouze Ministerstvo kultury.

Kromě implementace směrnice o kolektivní správě ruší novela autorského zákona problematické zastropování výše odměn za užití díla, kdy se takové užití děje prostřednictvím televizních nebo rozhlasových přijímačů umístěných v prostorách určených k soukromému ubytování osob.

Navrhuji pustit novelu zákona do druhého čtení, a to i s ohledem na skutečnost, že členské státy EU měly povinnost implementovat směrnici o kolektivní správě do konce dubna 2016. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ta jedna věc, o které jistě budeme diskutovat ve druhém čtení, se týká výčtu veřejných knihoven, které nemají platit odměnu za půjčování, respektive nemají platit odměnu autorům, a už vůbec, naprosto bylo vypuštěno, že by nějaká odměna náležela také nakladatelům. Nakladatelé samozřejmě vkládají velké finanční prostředky do toho, aby určitá kniha mohla vyjít. A my sice velmi jsme rádi, že si lidé půjčují v knihovnách literární díla a zejména i odborné publikace, ale samozřejmě jestliže si půjčím, tak si nekoupím. Takže nějakým způsobem by autor i nakladatel mohl být, byť to bude spíše symbolické, nějakým způsobem by měl být odměněn.

Zajímavé je, že sama asociace dovozců těchto zařízení by byla velmi ráda, aby se lepším způsobem tato oblast regulovala, protože by se tím omezila šedá ekonomika.

Velice takové citlivé téma je také to, že umělci a autoři, kteří chtějí, aby se jejich tvorba dostala na nosiče, ať už jsou audio nebo audiovizuální, tak v podstatě velmi často nemají dostatečné finanční prostředky, aby tyto nosiče mohli vyrobit.

A je to vlastně jenom proto, že na začátku byli v určité finanční nouzi. Existují ještě asi dvě nebo tři problematiky, o kterých bude třeba diskutovat, a protože jsme napříč politickými stranami uspořádali už několik seminářů a kulatých stolů, tak věřím, že pozměňovací návrhy půjde poměrně snadno vytvořit.